V tuto chvíli byl přijat návrh pana poslance Kolovratníka a pan předseda chce vystoupit a upravit svůj návrh. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Děkuji.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat návrh pana předsedy Farského, který navrhuje bod 172, sněmovní tisk 551, novela trestního řádu, zařadit na pátek 18. 10. po pevně zařazených bodech. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Dále je zde návrh pana poslance Koláříka, abychom body 52, 53 jedná se o novelizaci exekučního řádu zařadili v úterý ve variabilní týden 8. 11. po pevně zařazených bodech. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Dále je zde návrh paní poslankyně Majerové Zahradníkové, abychom zařadili nový bod na pořad této schůze s názvem Zavedení institutu strpění cizince a rozšíření legální definice azylanta, zní název nového bodu, a nejprve budeme hlasovat o jeho zařazení. Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. O zařazení již nebudeme hlasovat. Pan poslanec Grebeníček navrhuje zařazení nového bodu Průběžná zpráva předsedy vlády o dosavadních krocích a šetření ve věci zločinů privatizace. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. O zařazení již nebudeme hlasovat. Dále je zde návrh paní poslankyně Černochové, abychom bod 173, sněmovní tisk 557, jedná se o změnu Ústavy, zařadili jako první bod odpoledního jednání 16. 10. V tuto chvíli už tam máme dva body. Takže za bod, to byl 33, prostě za ten druhý bod, který byl schválen. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Druhou variantou je zařadit tento bod 8. 11. v pátek po třetích čteních. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Podle mých záznamů jsme se vypořádali se všemi návrhy, které zde zazněly, a nyní budeme schvalovat pořad této schůze jako celek ve znění přijatých změn.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.